Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové.

Já se tedy řadím k těm poslancům, kteří mají pochybnosti, které zde byly vyřčeny. I já jsem zastáncem toho, že by tady měla být zachována rovnost v přístupu k ochraně vlastnického práva tak, abychom naplnili onen ústavní postulát, že má tedy vlastnické právo stejný zákonný obsah, a tudíž logicky i ochranu. Současná úprava je skutečně taková, že dochází k znevýhodnění těch subjektů, kde zejména zřizovateli jsou veřejnoprávní korporace, ať už je to stát, obec, či kraj, a kde mnohdy zakládají obchodní společnosti právě proto, aby mohly obhospodařovat efektivněji věci obecného veřejného zájmu, ať už je to nejčastěji například činnost v oblasti zajišťování dodávek plynu, vody, tepla atd., komunálního odpadu a podobně. Chtěl bych říci, že jsem přesvědčen jako zpravodaj hospodářského výboru, že se tady podařilo nalézt řešení v podobě pozměňovacích návrhů, které byly načteny na hospodářském výboru v březnu a které byly schváleny, a v tuto chvíli jsou to pozměňovací návrhy hospodářského výboru a chtěl bych, aby kolegové a kolegyně, zejména vy, kteří máte pochybnosti, abyste jim věnovali pozornost, protože jsem přesvědčen, že představují ono požadované řešení té nápravy tak, aby tady nedocházelo právě k vytvoření té ústavní nerovnosti v ochraně jednotlivých typů, tedy vlastnictví, a logicky tedy i jejich náplně. Děkuji panu zpravodaji. Pokud se někdo další s přednostním právem nehlásí, tak budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které se jako první přihlásil pan poslanec Simeon Karamazov. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, na základě proběhlé debaty vidíme, že zákon o registru smluv ve stávající podobě rozhodně není bezproblémový a opravdu nezbývá než přijmout myšlenku, že jeho novelizace je nevyhnutelná. V této souvislosti mi však dovolte nejprve zmínit jednu oblast, která byla v souvislosti s registrem smluv doposud zcela nesprávně opomíjená, a tou je bezpečnost České republiky.

Tedy kupříkladu i na smlouvy, jejichž předmětem je nakládání s výbušninami.

Zatím se ovšem nic nestalo, mohli byste namítnout. Ne tak docela. Vzhledem k tomu, že zákon sankci neplatnosti smlouvy za její nezveřejnění odložil o jeden rok, panuje nyní klid. Bezpečnostně rizikové smlouvy nejsou zveřejňovány a nikomu proto zatím nic nehrozí.

Po tomto datu budou zveřejňovány i smlouvy, které jsou z bezpečnostního hlediska rizikové.

To je pro mne, dámy a pánové, naprosto nepřijatelné. Obzvláště při stávající celosvětové bezpečnostní situaci nemůžeme připustit, aby byla bezpečnost občanů ohrožena tím, že se kdejaký terorista bude na internetu moci podívat na takto citlivé údaje. Ochrana prostřednictvím skrytí obchodního tajemství nám přitom rozhodně stačit nebude. Vždyť nelze paušálně prohlásit, že každá informace týkající se například místa dodání výbušniny či data jejího převozu je informací tvořící obchodní tajemství. Takové informace většinou konkurenčně významné nejsou, a musí být tudíž povinně zveřejňovány. Navíc mezi vždy povinně zveřejňovanou informaci řadí zákon předmět smlouvy. Apeluji proto na vás, vážené kolegyně a kolegové, abyste nedopustili bezpečnostní ohrožení občanů České republiky a podpořili výjimku pro smlouvy, které se týkají nakládání s výbušninami. Všichni víme, že v tomto podnikatelském oboru rozhodně nejde o jakékoliv narušení transparentnosti, neboť jde o obor transparentní více než dost. Stačí připomenout centrální registr zbraní, pod který spadají i výbušniny či pravidelná hlášení v přepravě výbušnin Policejnímu prezidiu. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu poslanci Karamazovi. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Petr Kudela. Prosím, pane poslanče. Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, mohu se směle přihlásit k projevům svých předřečníků, také k projevu pana místopředsedy Filipa, až na jeho argumentaci, kdy říkal, že všechny body od písmene k) dolů by s klidem mohly být vyřazeny.

Nicméně mezi podniky, které může registr smluv významným způsobem ohrozit, patří také školní hospodářství, školní statky a podobně, protože tyto podniky se pohybují v naprosto konkurenčním prostředí a navíc poskytují službu vzdělávání mladé generace.

Děkuji. Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Milan Urban. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem si úplně původně na začátku projednávání tohoto zákona o registru smluv, mám na mysli to předchozí, myslel, že snad jde předkladatelům o ochranu veřejných prostředků daňových poplatníků. Také jsem si v této souvislosti říkal, že asi do tohoto zákona budou zahrnuti ti, kteří jsou příjemci státních dotací, kterých je asi 70 miliard. Mám na mysli z národních i evropských zdrojů, ať se jedná o státní, či privátní subjekty. Toto přijato nebylo. Z toho jsem usoudil, že předkladatelům pravděpodobně nejde o to transparentně sledovat veřejné prostředky, ale že jim pravděpodobně jde o něco jiného. Posléze jsem se v tom utvrdil, neboť jsem do systému vložil pozměňovací návrhy Ministerstva průmyslu a obchodu, které se týkají státních zkušebních ústavů, které, pokud bude přijat návrh v původní podobě, tak to znamená, že tyto ústavy budou buď zrušeny, anebo zprivatizovány. To každý normální člověk vidí a je mu to jasné.